Z návrhu u stavebního zákona byla také vyproštěna dozorčí žaloba Ministerstva pro místní rozvoj, kterou zná stávající stavební zákon. O tom, že právě při přenosu pořizování územněplánovací dokumentace obcí a krajů v samostatné působnosti by šlo o zásadní pojistku ochrany veřejného zájmu, není sporu. Absence této pojistky byla kritizována již ve vztahu k předchozímu znění stavebního zákona v odborném tisku, a to shodou okolností... no, nebudu říkat jména. Jména...

Tento pozměňovací návrh však byl načten kolegou z poslaneckého klubu, tuším ANO, a zpravodajem tohoto tisku.

Výstupem této pracovní skupiny má být koncepční řešení. V téhle věci a v tomto směru je Ministerstvo kultury připraveno plně na tom pracovat a toto je platforma, kde může vzniknout základ celkové koncepce přenosu působnosti a kde by měly být prodiskutovány i případné záruky pro nesnížení, nebo dokonce nevyloučení možnosti uplatnění veřejného zájmu v rámci územního plánování. Mně to připadá, že to nejde, nedomýšlet důsledky. A stejně jako v předchozím případě připomínám, že stanovisko i resortu u paní kolegyně Dostálové je podle mých informací neutrální. Nejenom já, ale i předsedové všech poslaneckých klubů obdrželi negativní stanovisko jedné ze zastřešujících odborných institucí v oblasti územního plánování, a to je Asociace pro urbanismus a územní rozvoj České republiky. Proti tomuto návrhu se staví také Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo dopravy. Tak je zjevné, že jsme teprve na začátku. My jsme teprve na začátku hledání nějaké..., a nikoliv na konci, a pozměňovací návrh předpokládající přesun pořizování územněplánovací dokumentace do samostatné působnosti se nám pak snaží prezentovat opak, že už jsme na konci.

Kromě již uvedených dvou významných navržených změn považuji za nezbytné ještě komentovat trend obsažený ve více pozměňovacích návrzích. Problematické mohou být i vstupy do základních zásad stavebního zákona, které obsahuje hned několik pozměňovacích návrhů.